druhé čtení

Prosím, pane ministře, máte slovo. Omlouvám se, pane ministře, teď už můžete mluvit.

Tedy jde například o právo informovat třetí strany o omezení osobní svobody, právo na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady, umožnění takzvané dvojí obhajoby v předávacím řízení, tedy možnost osoby, o jejíž předání jde, zvolit si ve vyžadující ztrátě spolupracujícího obhájce, jehož účelem bude pomáhat obhájci v předávajícím státě, a tak podobně. Návrh je skutečně čistě harmonizační a povýtce technický, zlepšuje postavení našich občanů. Proto také aspoň v dosavadním průběhu projednávání nenarazil na žádné problémy ani pozměňovací návrhy. Děkuji panu ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi.

Prosím, pane předsedo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, zpravodajská zpráva bude, jak už naznačil pan ministr, velmi stručná. S ohledem na to, že se jedná do značné míry jak o technickou, tak o normu, kterou jsme vázáni vyššími právními předpisy, tak v tomto smyslu jsme nepřijali žádné pozměňovací návrhy a výbor doporučil Sněmovně schválit návrh tak, jak byl předložen. Tolik tedy zpravodajská zpráva. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku.

Děkuji. Kdo dál v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ani pan ministr, ani pan zpravodaj nemá zájem. Jenom v rychlosti. Děkuji.

Nikdo. Není tomu tak. Ani pan ministr, ani pan zpravodaj.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.